To jsem udělal.

Já jsem neřekl, že ti lidé půl milionu lidí tady zůstane.

To stejné platí tady.

Děkuji za slovo.

Nicméně ta válka neskončila, proto i tento status trvá dál. A já bych tedy byl nerad, abychom debatu, která se týká jedné části a má velmi specifické téma, do toho zase míchali nějaké věci, které staví do nějaké pozice buďto pomůžeme ukrajinským uprchlíkům, lidem, kteří utíkají před válkou, anebo něco jiného. Já si myslím, že to do té debaty nepatří, a jak se ukázalo i ohledně plnění, ty věci, které vláda dělá, nejsou na úkor českých lidí.

Děkuji a já už teď opravdu do toho budu vstupovat. Držme se tématu, ať faktické poznámky jsou k tomu, co se zde má probírat, Ukrajina opravdu není teď tématem. Jako jsem to včera dělal férově vůči opozici, tak to budu dělat i vůči koalici. Dalším z přihlášených je pan poslanec Babka a poté pan poslanec Vondráček.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já budu reagovat samozřejmě na průběh současné rozpravy a i na to, co tady řekl můj ctěný kolega Radek Vondráček. My zde máme v tuto chvíli posoudit ve stavu legislativní nouze, zda projednávání tohoto vládního návrhu zákona, zda jsou splněny podmínky pro jeho projednání ve zkráceném jednání, a to nám ukládá podle § 99 jednacího řádu Poslanecké sněmovny odst. 5.

Nevystoupil zde za navrhovatele vůbec nikdo. Opravdu mi ta debata bude připomínat pravděpodobně tu včerejší noční debatu, ale opět zde není přítomen pan ministr pro legislativu, pan ministr Šalomoun. Já jsem se díval do systému, je dnes opět omluven od 20 hodin do 9 do rána z osobních důvodů. Během posuzování stavu legislativní nouze, kdy jste utnuli rozpravu, kdy nás bylo přihlášeno 66 a chtěli jsme se dopátrat k tomu, proč je podle vás legislativní stav nouze nutný, ani v tuto chvíli jsme se od ministra pro legislativu nedozvěděli, proč by měly být splněny podmínky pro projednání ve zkráceném jednání. A já to opravdu považuji za nehoráznost, že nejste schopni, nikdo z vás, sem zde předstoupit, a proč ty podmínky byly splněny zde říct. A že zde opět není ministr pro legislativu, který pouze při projednávání stavu legislativní nouze dvakrát vystoupil, dvakrát dvě minuty , a jediné, co... Pardon. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Ale já jsem nenamítal, že reagoval na část projevu prvního řečníka, který vystoupil v obecné rozpravě nebo v rozpravě k tomuto bodu.

To byl obsah mého sdělení. A jestli říká pan ministr Jurečka, že jsem měl vystoupit po vystoupení pana předsedy Babiše, já jsem nemohl vystoupit. To byl úplně jiný bod, to byla jiná část schůze. To jsme se bavili o programu schůze, vystoupil předseda strany se svým přednostním právem mimo rozpravu a já bych si mohl mačkat knoflík faktické poznámky, jak dlouho bych chtěl, a výsledek by byl pořád stejný nikdo by mi slovo nedal. Na rozdíl od pana předsedajícího ani nezpochybňuji ty ostatní reakce v rámci faktických poznámek. Faktická poznámka slouží k tomu, aby řečník reagoval na průběh rozpravy a kolega Lang už reagoval na dva příspěvky, které proběhly před ním. To je to podstatné, řešili jsme to.